54.

I tento návrh z pověření vlády uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona je samozřejmě mnohem diskutabilnější než předchozí návrh, kde pouze implementujeme evropskou směrnici.